Prostě v některých případech jsou některé věci tajné právě proto, aby je ten protivník nemohl přečíst. Nyní zde mám dvě faktické poznámky. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. Děkuji.

A já si myslím, že to je velmi dobře.

Proto jsem říkal, že vítám, že je to jako ta poslední možnost.

A rád s kolegy z komunistické strany takové zákony budu prosazovat, abychom využívali otevřený hardware, který budeme mít opravdu my pod dohledem, a nikoli někdo jiný.

Vážený pane předsedající, vaším prostřednictvím kolegovi Králíčkovi. My jsme se asi neslyšeli.

Pokud opravdu takový je, tak je zcela logický můj návrh, zvlášť když tento zákon je tady tak dlouho. U jiných zákonů, ano, chápu, můžou být důvody pro takovéto jednání z důvodu času a dalších. A proto opakuji, já dávám návrh na vrácení k přepracování, pokud takovýto pozměňovací návrh existuje. A předpokládám, že nám pan ministr potom ve své řeči toto objasní. Co se týče spolupráce, já to samozřejmě vítám, protože to je téma, které je apolitické.

Jak to bude rozlišováno?

Musím říct, že jako pamětník z minulého volebního období vím, a nejenom já, ale i ti z vás, kteří jste byli v minulém volebním období v Poslanecké sněmovně, že ten původní návrh doznal opravdu velkých změn.

Myslím si, že jsme se za to období výrazně posunuli.

Stejně tak bych si chtěla povzdychnout, kolegyně, kolegové, choďte na semináře, které pořádáme v této Poslanecké sněmovně a které se týkají problematiky, která je zásadní. Já nijak nezpochybňuji, že toto téma není zásadní. Tady proběhlo několik seminářů na toto téma, kde opět všechny otázky, které tady zazněly, tak na ně odpovídali odborníci. Takže i toto je už vydiskutované. Závěrem svého vystoupení bych chtěla říct, že se určitě občanští demokraté nepřipojí k návrhu na vetování toho zákona ani nepodpoříme v tuto chvíli vrácení k přepracování, protože máme za to... Mám návrh na zamítnutí. Ale to jenom pro upřesnění. Máte návrh na zamítnutí a návrh na přepracování. Ano. Takže náš klub se k těmto návrhům nepřipojí, protože máme za to, že není čas dál ztrácet čas. Dochází tady k útokům na nemocnice. Dochází tady k útokům na zastupitelské úřady. Dochází tady k útokům na Úřad vlády. Dochází tady k útokům na různá ministerstva, například Ministerstvo zahraničních věcí.

Samozřejmě že nikdy nemůžeme dosáhnout toho, aby se něco takového nedělo. A nikdo takový není. Ale určitě bychom se jako zákonodárci měli snažit o to, abychom tu možnost odvracet tyto útoky v naší legislativě měli.

A tady jsme v roce 2016 s velkou slávou, když byl premiérem pan Sobotka, schválili zákon o takzvané dvojstupňové kontrole zpravodajských služeb.